Pochopitelně kariérní řád nelze stavět sám o sobě.

Takže to všechno dohromady společně s kariérním řádem by mělo přispívat ke zkvalitňování vzdělávání, zkvalitňování výchovněvzdělávacího procesu. Podle mého názoru dosud nebyl řádně prodiskutován na rozdíl třeba od návrhu na změnu financování regionálního školství, kde těch koleček proběhlo mnohem, mnohem více.

Z tohoto důvodu si myslím, že je potřeba využít toho času. A já osobně bych byla ráda, kdyby ten prostor na diskusi byl mnohem delší. Když si uvědomuji, že to naráží právě na ten čas do prázdnin, pak už tady máme volby a tím bude poznamenáno zřejmě projednávání všech novel zákonů, nejenom tohoto.

Pokud jde o některé ty návrhy, které se tady objevují, myslím si, že je velice v pořádku to, že mají být obnoveny předmětové a oborové kabinety v území, že to dá velkou pomoc učitelům jak odborných předmětů, tak prvního stupně, prostě všem. To je to, co nám tady chybí. Podporujeme určitě to adaptační dvouleté období s tím, že by tito učitelé měli dostat podporu uvádějících učitelů. A je pravda, že řada škol, kde bylo rozumné vedení, od toho nikdy neupustila. Je také dobré, že v tuto chvíli by to mělo být podepřeno i financemi, kdy by uvádějící učitel, který pokud má dát tomu začínajícímu učiteli to, co potřebuje, tak pochopitelně na to potřebuje čas a měl by být podle toho také ohodnocen. Uvádějící učitel může začínajícímu dát mnoho pozitivního, ale může mu dát také mnoho negativního.

Je otázka, jestli by se uvádějícím učitelům neměl snížit také pracovní úvazek, tedy počet hodin přímé vyučovací povinnosti, ale to si myslím, že by mělo být i otázkou při dalších diskusích, které nás čekají. Další poznámku, kterou jsem chtěla říci.

Nicméně zároveň musí mít učitel pocit, že vzdělávání, kterému se podrobuje, má opravdu smysl.

Kvalita je pochybná, mnohdy si z toho dělají byznys různé neziskové organizace. A tady si myslím, že Ministerstvo školství by mělo být tím, kdo bude garantovat kvalitu tohoto dalšího vzdělávání a příprav. Bylo tady už řečeno a já bych to jedině podepsala, že je potřeba snižovat administrativu ve školství. Jak už jsem říkala na začátku, dobrý kantor chce učit a ne neustále vytvářet další a další papíry, další a další portfólia.

Bude se muset připravovat na atestační řízení, což bude zase spojeno s určitým skladováním papírů, a tak dál a tak dál. Takže to by určitě nemělo být to, co by mělo být podstatné.

Další, u čeho máme obavy, jestli na to skutečně budou peníze.

Do jaké míry přiláká kariérní řád, nebo udrží, nebo odradí učitele, toť otázka. Mám teď na mysli především ty učitele, kteří ve škole chybí, to jsou učitelé technických předmětů, přírodovědných předmětů, jsou to učitelé matematiky, fyziky, chemie, ICT.

Nakonec potvrzují to i odborníci z asociací, které se věnují těmto problémům.

Na závěr bych chtěla říci, že my podporujeme v prvním čtení předložený návrh kariérního řádu, respektive návrh novely o pedagogických pracovnících. Očekáváme velice podrobnou diskusi s lidmi z terénu, s lidmi z praxe, aby tady byl prostor pro tuto diskusi. A závěrečná podpora či nepodpora pochopitelně bude záviset jak na této diskusi, tak celkově na přijatých pozměňovacích návrzích.